Vy jste opravdu navrhla jednu velkou systémovou změnu v řádu přes 100 miliard. Pamatujete? Komunisté, sociální demokraté: Jsme proti. Navrhla, že zrušíme platby za státní pojištěnce a to břemeno převedeme na zaměstnance a živnostníky. Příští rok bude platba za státní pojištěnce zhruba 140 miliard korun.

Ale kdo by je zaplatil? Zaplatili by živnostníci a zaměstnanci. A s tímto návrhem jste neuspěla ani ve svém vlastním hnutí.

A já říkám, to neuděláme. Takže jinými slovy se říká, že máme zrušit daňové výjimky za stamiliardy. A to by zase bylo ve prospěch strukturálního schodku, tak by ty peníze převedl úplně někam jinam.

To jsou dobré rady z opozičního spektra a z Hradu.

Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuju.